Poprosil bych vás, abyste se usadili na svých místech, přihlásili se svými identifikačními kartami a případně mi oznámili, kdo z vás bude hlasovat kartou náhradní.

Pane předsedající, kolegyně, kolegové, poprosím skutečně i mým jménem o klid v sále.

Takže je to opravdu velká tragédie.

Každopádně bych vás poprosil o minutu ticha.

Dnes bychom se měli věnovat bodům z bloku třetího čtení, u nichž byly splněny zákonné lhůty.

S přednostním právem se jako první hlásí pan předseda Bartoš. Vážený pane předsedo, kolegyně, kolegové, já si dovoluji tuto slavnou Sněmovnu požádat o vyřazení bodu 131, což je ten sněmovní tisk 170 ve třetím čtení, z pořadu této schůze. Důvodem je fakt, že tisk ještě nebyl po druhém čtení projednán garančním výborem pro veřejnou správu a regionální rozvoj, za což se tedy jako předseda výboru omlouvám.

Máte slovo. Dobré dopoledne, vážený pane předsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, vážení kolegové. Je to informace vlády o krizové situaci na dálnici D1. Vzhledem k závažné tragédie, ke které došlo na dolu ČSM na Karvinsku, jsem přesvědčen, že nejenom mysli naše, ale i mysli našich občanů se dnes upírají skutečně k této tragédii, a že by nebylo úplně důstojné, abychom téma, které by zde podle mého názoru vyvolalo i řadu negativních emocí, dnes na pořad zařazovali. Takže nebudu dnes požadovat zařazení tohoto bodu. Myslím si, nebo pevně doufám, že tyto důvody pochopíte.

A považuji za důležité se k tomuto tématu zcela jistě vrátit buď na mimořádné schůzi, o které uvažujeme v lednu, anebo na řádné schůzi, která bude v druhé polovině ledna. Děkuji vám za pochopení a věřím, že tento postoj podpoříte. Není možné bez přednostního práva vystupovat. S přednostním právem si přeje vystoupit pan ministr dopravy.

Já vám také děkuji. Pan poslanec Bělica ruší svou omluvu a bude přítomen po celý jednací den. Ptám se, zda ještě někdo k pořadu schůze. Jestliže tomu tak není, tak budeme hlasovat o jediném návrhu, který zde zazněl, a je to návrh na vyřazení bodu 131, sněmovní tisk 170, z pořadu této schůze. Já zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro tento návrh. Kdo je proti?